Ano, stát zanedbal možná stavební dozor, možná měl na to více dbát a upravit si smlouvy.

Jak tyto orgány, které mají různé ty komory a další, fungovaly v té době a upozorňovaly na to, že dochází k porušování, že nedodržují stavební postupy a další věci? Jak je možné, že ty firmy, které se už jednou objevily v problematických stavebních zakázkách, a teď můžu zamířit, byť to tady už zaznělo, že to je nepopulární se hlásit ke svému regionu, ale v Moravskoslezském kraji na likvidaci lagun Ostramo, jak je možné, že firma, která tam zklamala, dostává znovu zakázky a funguje v rámci divize stavební bez větších problémů na zakázkách?

Jak je možné, že my dovolujeme těmto firmám s tím státem manipulovat?

A to by mě možná zajímalo a možná je to na soukromý rozhovor někdy si popovídat, prostě jak je možné, že tyto firmy takhle se státem manipulují, že odejdou ze zakázky a nechají stát? Jak je možné, že tyhle firmy takhle můžou se státem manipulovat? Prostě za posledních třicet let v této zemi svoboda podnikání překročila únosné meze toho, co ten stát je schopen tolerovat. A tady musí nastat restrikce státu. A je úkolem státu a je úkolem politiků, aby nastavili parametry, aby to mohlo fungovat. A možná že toto je ten příklad, ale není to příklad zodpovědnosti Ředitelství silnic a dálnic konkrétní, protože každou zimu tam ty problémy jsou.

Ten problém tam prostě je. Jak to, že ještě nebyl řešen a my ho chceme teď rychle, okamžitě vyřešit? Prostě bavme se o tom, že jsme něco zanedbali a kde je ten problém. Jsou tady návrhy usnesení, které nám předkládají iniciátoři dnešní schůze. Když se podívám na první návrh usnesení kolegů pirátů. Je tady někdo, kdo si myslí, že ta firma, která tu práci dělala, ji dělala dobře? Je tu někdo, kdo si myslí, že je v právu ta firma?

Nebo opravdu si myslíme, že oni jsou bez viny? Další návrh, který máme tady jako usnesení.

Tak by mě zajímalo, jak já jako Ostravák toto využiji, že tam nebudu muset platit. To mi zkuste, navrhovatelé, vysvětlit.

Ale všichni ostatní, kteří tam musí cestovat a jedou tam vícekrát za rok, prostě nemají jinou šanci, než si tu roční koupit.

To teda nevím, jakou výhodu to bude mít pro ty občany. To bych rád slyšel od předkladatelů tohoto návrhu. Co se týče jízdy kamionů. Padl tady návrh plošného zákazu.

Ale v těch řešeních, která zaznívala, bylo také, že začnou apelovat na řidiče, aby dodržovali předpisy, a že tyto profesní organizace zastupující zájmy řidičů, zastupující zájmy dopravců a autodopravců budou spolupracovat a budou také určitou osvětu na tyto řidiče dělat. Dodrželi to slovo? Máte pocit, když jezdíte po dálnicích, že by řidiči kamionů jezdili nějak lépe a brali ohled na ostatní řidiče a ostatní dopravu?